Já tomu všemu rozumím. Děkuji za slovo. Myslím, že tomu rozumíme všichni, kteří jsme tady.

Vidím dobře, kolik nás tady teď sedí. Na tabuli svítí 66. Jestli pro pana předsedu vlády a pro vládu jako celek skutečně je vztah s občany tak důležitý a budování důvěry tak důležité, tak nechápu, jak to, že nemůže zajistit alespoň mezi svými poslanci, když koalice dává většinu z Poslanecké sněmovny, aby u tohoto bodu tady většina byla. Považuji to za ostudu koalice a její přístup k tomuto bodu, k občanům i ke Sněmovně.